Ale to je jenom taková malá poznámka.

Budu pokračovat.

A kdo je ve finále zaplatí? Samotný nájemce toho bytu.

Jakékoliv rozhodování v domech je tedy plně v kompetenci výboru společenství a shromáždění vlastníků.

Ty důvody jsou zřejmé.

Tyto se konají zpravidla jednou ročně, a to v termínech květen až červen.

Navrhuji, aby tento zákon byl vrácen předkladateli k přepracování.